A je to tak stejné v Českém rozhlase.

A dnes to tak není, protože jsou tam různé manipulace.

To si myslím, že by asi tu věc zprůhlednilo, i to hospodaření, kde dneska s tou kontrolou jsou samozřejmě problémy.

Zatím je to úplně naopak, úplně naopak.

My jsme kolem stopadesátého místa na světě, co se týče délky stavebního řízení, mezi rozvojovými zeměmi.

Ale my ne, my tady děláme standardní práci, my jenom bojujeme za náš program.

Není to tak, před ústavou má hlas každého voliče stejnou váhu.

Děkuji za pozornost. Také děkuji.

V tuto chvíli to byly všechny omluvy. Než dám slovo panu předsedovi poslaneckého klubu TOP 09, tak bych chtěla upozornit, že máme na 11. hodinu zařazené pevné body. A je zjevné, že se nebudeme moci těmto bodům věnovat, protože je tady ještě spousta přihlášených poslanců k pořadu schůze. A než rozhodneme o pořadu schůze, tak v tuto chvíli je možnost sejít se s předsedy klubů, popřípadě dávám prostor pro návrh, třeba modifikace programu.